Řada lidí, která se zabývala i těmito preventivními programy a programy ochrany zdraví ve zdravotních ústavech, dnes už ve státních službách nepracuje.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Nyní zde mám faktickou poznámku pana poslance Nykla. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobrý den, paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Jak už zde bylo řečeno, v oblasti léčby infarktu myokardu jsme v podstatě vyčerpali veškeré možnosti akutní péče.

Aspoň tak to slyšíme na kongresech. Zbývá nám ale prevence.

To je něco neuvěřitelného.

Děkuji panu poslanci.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, mám prosbu na pana ministra. Chtěl bych poděkovat za to, že existuje strategie ochrany a podpory zdraví. Vím, že naše obec i spousta obcí a měst České republiky je zapojena do národní sítě zdravých měst, která se snaží podporovat výchovu ke zdraví.

Děkuji. Děkuji.

Není tomu tak.

Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí předložený doktorem Vladimírem Valentou, Ph.D., náměstkem ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví, hlavním hygienikem České republiky. Vyzývá vládu ČR k podpoře realizace národní strategie formou spolupráce všech resortů a zohlednění zdravotních aspektů ve všech politikách.

Děkuji. Nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Dám hlasovat o návrhu usnesení. Dávám hlasovat o usnesení, tak jak zde bylo předneseno předkladatelem. Zahajuji hlasování číslo 52. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji vám. Mám zde dvě věci do programu.

Dále se chci zeptat je zde přihláška do interpelace, interpelován je pan Andrej Babiš ve věci ochrany soukromí, ale nejsme schopni přečíst z podpisu, kdo interpelaci předložil.

Děkuji.